Já bych se jenom krátce pozastavil u toho pozměňovacího návrhu, který jsme připravili společně s kolegou Koláříkem. Jde o to, že příští rok zde bude přicházet povinnost České republiky implementovat směrnici Evropské unie, která říká, že osobní bankrot musí proběhnout u živnostníků v tomto případě, ale předpokládá se, že to připadne i na fyzické osoby, do tří let doby.

To je tedy návrh, který s kolegou Koláříkem podáváme, a já se k němu přihlásím v podrobné rozpravě. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, sledoval jsem poctivě debatu k tomuto návrhu zákona a musím říci, že vylepšovat tak shnilý systém exekucí, který v České republice je, považuji za pokrytecké od těch, kteří se na tom podíleli a kteří ho vytvořili. Prostě ten systém se musí zrušit. Parlament České republiky, pane kolego, pod pravicovými vládami vytvořil systém exekucí.

Mohl bych dodat ještě arbitráže, které se do českých smluv dostaly, a arbitrážní soudy, které tady nikdy nebyly a které přivedly strašně hodně lidí k obrovským finančním problémům. To jsou dědictví minulosti, která tady máme.

Moc dobře to vědí.

KSČM má tady návrh na zákaz reklamy finančních produktů. Byl odmítán. Ne, to neexistuje, regulace, Evropská unie. Podívejte se, co se děje momentálně v médiích! Jak se lidé, pod tím, že nemají ty prostředky, a v současné době prostě ten problém je, jsou nuceni se zadlužovat. Proto mnoho slov, která tady zazněla, považuji za docela výrazné pokrytectví, a myslím si, že je to špatně, že se snažíme opravovat něco, co je založeno už úplně na začátku jako špatné.

Ale chtěl jsem tady hovořit o svém návrhu, který jsem dal jako pozměňovací návrh do systému pod číslem 4879.

Ale v návrhu, který je tady předložen paní ministryni, je tady možnost, že exekutor zastaví i bez návrhu a souhlasu oprávněnou exekuci.

Tady si myslím, že tyto věci by právě měly spadat do té části toho osvobozování, proto jsem to také navrhl.

Děkuji vám za pozornost. Já děkuji.

Ale ti lichváři ty půjčky nabízejí, protože lidi nemají peníze. Vy jste tady mluvil o pokrytectví, tak si vzpomeňte, když se hlasovalo o tom, které skupiny, které teď nemají příjmy, dostanou nebo nedostanou státní příspěvek.

Podpořili jste to, vyškrtli jste ty desetitisíce lidí! Tak se zamyslete nad tím, co je a co není pokrytectví.

Pane předsedající, ministryně, paní a pánové, já budu velmi stručný.

Prosím vás, nechte toho! Nechte toho!